Ptám se zástupkyně navrhovatelů, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pokud diskutujete jiné téma, než je nemocenské pojištění, zásadně v předsálí! Máte slovo. Děkuji za slovo.

V současné době probíhá totiž výpočet této dávky podle tzv. redukovaného vyměřovacího základu.

K částce nad třetí redukční hranici už se vůbec nepřihlíží.

Nám jako předkladatelům by přišla takováto změna úplně nejspravedlivější a byla by vůči těm, kteří opravdu nemají nárok na jakékoli jiné sociální dávky po narození dítěte, ať už je to třeba porodné, příspěvek na dítě, či jiný nárok, tak aspoň tímto způsobem bychom ocenili, že oni odváděli do systému velké částky na daních, odvodech a následně také adekvátní tomu by měli nároky na peněžitou pomoc v mateřství.

A já podotýkám, že to není zas až tak malý počet, je to zhruba ročně kolem 20 tisíc příjemců této dávky, což v celkovém počtu činí zhruba kolem jedné pětiny až čtvrtiny lidí, a nemyslím si, že to je úplně malý, zanedbatelný počet rodičů. A těmto by to mohlo určitě výrazně v jejich životní situaci po narození dítěte, která je pro každou rodinu výjimečnou situací, pomoci.

Poprosím o podporu těchto konkrétních změn.

Samozřejmě že si nemyslím, že to stačí, že to je jediná změna, která je v našem systému rodinné politiky potřebná.

Je to klíčová věc.

A já myslím, že tohle jsou přesně ty věci, které se mají řešit v nějakém kontextu a mají se řešit ne jenom jako jednotlivosti. Proto také jsem předložila nejenom tuto novelu a tu, která se týká částečných úvazků, ale třeba změny, které se týkaly rodičovského příspěvku, když jsme jej tady projednávali.